Děkuji, pane předsedající. Dobré odpoledne. Já bych chtěl poděkovat všem, kteří se účastní této diskuze, za velmi hodnotné příspěvky. Jak víte, před rokem jsem organizoval seminář na téma sociálních mezer v našem systému, který byl zaměřen na bezdomovce, kterých máme podle veřejných médií nějakých 62 až 65 tisíc registrovaných, a zhruba 350 tisíc lidí, kteří jsou v hmotné nouzi.

Takže rád bych tuto záležitost připomněl s tím, že v našem rozpočtu jsou prostředky, které jsou vynakládány podle mého názoru velmi omezeně účelně, zatímco lidi, kteří by skutečně potřebovali pomoc, na ty prostředky dosáhnou velmi obtížně.

Oni tu pomoc skutečně potřebují a pak jsou za ni vděční. Zase fakt je, že potom z těchto lidí se rekrutují pracovníci sociálních služeb, protože znají prostředí a mají důvěru těch lidí. Takže rád bych jenom měl těchto pár poznámek k tomu a ještě jednou děkuji za tuto diskusi.

Zkusme si vzít zprávy za posledních deset dnů. Nejdříve přetahovaná o to, kdo to prosadil, po oprávněných protestech rodičů přetahovaná o to, kdo to vlastně navrhl, a všichni jsou proti a nejsou peníze. Včera večer, dneska ráno jsme hlasovali o platech učitelů. Vládní koalice se zachovala v podobném duchu nejsou peníze. Teď debatujeme o chybějících 2 miliardách, kdy se někteří vládní poslanci tváří hrozně překvapeně, že to nečekali.